To ale není vše.

Prioritou sociální demokracie jsou dobře zaplacení a kvalitní pracovníci sociálních služeb.

Připravujeme to také v novele zákona o sociálních službách, která je v plánu legislativních prací připravena na podzim tohoto roku. Jak v posledních letech tedy stoupaly finanční prostředky? Za posledních pět let došlo k razantnímu navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu, respektive z úrovně Ministerstva práce a sociálních věcí.

A to není započítáno letošní navýšení příspěvku na péči.

To bylo způsobeno navýšením starobních a invalidních důchodů a nárůstem počtu klientů.

Růst spolupodílu obcí je z úrovně samospráv nejnižší, a to pouze 7 % z celkových nákladů.

Spolufinancování se nenavyšovalo v sociálních službách tak, aby to odpovídalo tomu navýšení v rozpočtovém určení daní.

Záleží jen na kraji, jaký způsob zvolí.

Já ale navrhuji, abychom si sedli znovu ke společnému stolu k jednání a k upřesnění požadavků. Jsem tedy připravena společně s kraji a Ministerstvem financí jednat, jakým způsobem a v jaké výši mají být sociální služby pro tento rok dofinancovány, protože naše čísla a čísla, která padají ve veřejném prostoru, se liší v poměru trojnásobném. Velmi vám děkuji.

Souhlasíte, děkuji. Takže máte slovo. Dobré odpoledne, vážená paní ministryně, nebo vážené paní ministryně, vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové. Já navážu na paní ministryni. Dříve bylo podle mě i logickým zvykem, že začíná se svým vystoupením zástupce navrhovatelů, aby pak gesční ministr nebo zástupce vlády mohl reagovat na podněty navrhovatelů, ale nebráním se i tomuto modelu. Chci v prvé řadě poděkovat vám, kolegyně, kolegové, kteří jste podpořili zařazení tohoto bodu na program jednání pléna Poslanecké sněmovny, čímž podle mého názoru dokazujete, že si uvědomujete problém, který ve financování sociálních služeb v tomto roce nastal. A ambicí je otevřít i systémové změny, protože problémy s financováním sociálních služeb mají i systémový ráz a je potřeba se o něm bavit, je potřeba o něm hovořit. Už jsem tady zmiňoval, když jsme chtěli zařadit tento bod, že je potřeba se vrátit ne moc daleko zpátky, a je to v podstatě do prosince minulého roku, kdy jsme tady schvalovali rozpočet na tento rok. Byla tady poměrně bouřlivá diskuze právě o částce, kterou je potřeba alokovat na dotace pro provoz sociálních služeb. Bohužel ani vláda, ani vládní koalice na tento návrh nepřistoupily. My jsme už tenkrát avizovali, že nastane problém, že ty propočty, které mělo v té době Ministerstvo práce a sociálních věcí a tady je potřeba říci, že ty propočty zpočátku, někdy v době pracovního jednání s poskytovateli v září loňského roku, byly podobné těm našim. To znamená, že tam se ukazovalo, že bude deficit ve financování. Tenkrát se hovořilo někde o částce jedné miliardy korun. Nicméně vláda nakonec se dohodla, vládní koalice, že ten problém necítí. Bylo dofinancováno pouze 200 milionů korun a co nastalo? Nastala situace, kterou jsme avizovali a já mohu říci za sebe, že mě to nijak netěší , že už v únoru tohoto roku začaly postupně chodit z krajů, a nejenom od poskytovatelů, ale i od krajů jako institucí, informace o tom, že schválená a paní ministryně to tady opakovaně říkala i v odpovědi na moji interpelaci rekordní alokace ve výši 15,7 miliardy korun, je nedostatečná. Bavili jsme se o těch důvodech. Říkala, že ta čísla si neodpovídají, že její čísla a čísla od poskytovatelů nejsou v korelaci. Ale možná je to také tím přístupem. Je to možná také tím, co kdo chce vidět. A já jsem přesvědčený o tom, že když dneska ráno jste tady měli možnost od zástupců několika desítek poskytovatelů přebírat jejich apel, na kterém se dokázali napříč republikou shodnout, a to je potřeba si říci, že ne vždycky jsou tito poskytovatelé spolu v přátelských vztazích jestliže tady je korelace se závěry sociální komise Asociace krajů, která došla také k částce, která koreluje s částkou, kterou říkají poskytovatelé, tak jsem přesvědčený o tom, že je potřeba se bavit o tom, jak tu situaci budeme řešit. Ta částka, která došla z jednotlivých krajů a to jsou údaje od jednotlivých krajů, od samospráv a od krajských úřadů se přiblížila částce 3,1 miliardy korun, které scházejí k dofinancování sociálních služeb.